Děkuji za slovo. Dobré odpoledne, kolegyně, kolegové.

A opravdu velmi stručně chci vysvětlit to, co jsem vysvětloval řadě občanů, kteří mi posílali emaily. Ta věta, ustanovení, tak jak je můj pozměňovací návrh, prosím, není drakonická. Je to opravdu o filozofii celého pohledu na bezpečnost dráhy, na ochranu dráhy. Je potřeba vysvětlit, že ten současný stav opravdu není ideální a nefunguje. Je to o tom, že pokud správce dráhy, infrastruktury SŽDS požádá o kácení, musí poměrně komplikovaně prokazovat nebezpečnost nebo poškození, špatné zdraví stromu. Hovořila o tom Květa Matušovská. Ona podávala v legislativním procesu návrh, který byl podle mého názoru, a nemyslím to nijak ve zlém, byl poměrně z mého pohledu mnohem radikálnější, ustanovení zákona 114 o ochraně přírody z něj bylo přímo vyňato. A to by možná bylo to, čeho se báli ochránci přírody. To by mohly znamenat ty potenciální holiny v ochranném pásmu. A tady chci vysvětlit náš návrh a o to opírám prosbu, abyste podpořili sněmovní verzi, tu původní.

Velmi jednoduše, 15 nebo 10metrový strom, který je daleko 20, 25, 30 metrů od dráhy, nikdy nikdo ani nemůže skácet, protože by neprokázal, že takový strom tu dráhu ohrožuje. Ale pravdou je, a to je férové říci, a to je právě o tom pohledu na svět, o tom vyvážení, jestli chceme více upřednostnit zdraví lidí a ochranu a bezpečnost, anebo přírodu.

Podívejte se ale prosím na energetický zákon, kterým jsme se inspirovali. Tam je to zkrátka bez diskuse, tam je to jasně dané.